Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

Takhle to je v některých krajích.

No tak v tom bude ještě tahleta věc, ale ne povinnost. Zkusme to ještě, máme na to jenom chvilinku, zkusme to tam nějak dát.

Kolegyně a kolegové, já bych chtěla reagovat na paní místopředsedkyni Richterovou, vaším prostřednictvím, která právě odešla, že samozřejmě absolutně nikdo nezpochybňuje rovné podmínky pro práci, nicméně bavíme se tady o velkém sektoru zdravotnictví a nelze paušalizovat, protože jak potom budeme vysvětlovat, že kvůli špatně nastaveným dohodám nebude zajištěn lékař na lékařské pohotovostní službě v nemocnici? I to se může stát.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.

Paní místopředsedkyně Richterová, prostřednictvím paní předsedající, tady řekla, že to je ochrana zaměstnanců a rodin a že řetězení není vhodné ani pro rodiny, ani pro stát.

Dále se opravdu bojím toho, jak už jsem tady avizovala, že to bude pro stát opravdu nevýhodné, protože může dojít ke značnému omezení jak zdravotních, tak sociálních služeb. Děkuji.

Děkuju za slovo, pane předsedající. Já bych se ještě vrátila k pozměňovacímu návrhu zdravotního výboru. Já jsem za něj velmi vděčná, protože nám dává prostor pro to, začít řešit situaci ve zdravotnictví, kdy 80 % absolventů lékařských fakult jsou ženy. Zdravotnictví se významným způsobem proměňuje.

Děkuji.

Proto za účelem zvýšení právní jistoty zaměstnanců i zaměstnavatelů podáváme tento pozměňovací návrh. Děkuji, paní poslankyně. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, já teď již trošku podrobněji představím avizovaný pozměňovací návrh, který by měl vznést aspoň trošku více klidu do dopadu projednávané novely zákoníku práce do oblasti zdravotnictví. Jak už tady zaznělo, projednávali jsme problematiku dopadů do zdravotnictví jak na sociálním výboru, kde jsem upozorňoval společně s kolegy na některá rizika, a stejně tak na výboru pro zdravotnictví, kde jsme to velmi široce diskutovali.